Návrh řešení je podání ústavní stížnosti aktivně legitimovaným subjektem. Předmětem ústavní stížnosti by byl návrh na zrušení současných účinných ustanovení cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Já jsem zvědav, jestli na toto dostanu odpověď, když oba pánové, kterých se to týká, asi neposlouchají, co právě předčítám. Rád potom přednesu ještě jednou. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Jsou zde dvě faktické, pan poslanec Zemek, potom pan poslanec Holík.

Já jsem to tam nenašel.

Děkuji za pozornost. Pan poslanec Holík, faktická poznámka.

Z toho důvodu se ptám, jak můžeme přijmout takovéto státní nařízení, které bude mít zásadní vliv na chod celé ekonomiky České republiky, zásadní vliv na nás na všechny, pokud nedokážeme říct, jestli tento návrh bude přínosem nebo újmou.

A do té doby, než tyto analýzy budou vypracovány, navrhuji vrátit tento zákon do prvního čtení. Pane poslanče, faktická poznámka slouží k tomu, aby poslanec mohl reagovat na průběh rozpravy. Není možné během faktické poznámky cokoliv navrhovat. Děkuji.

Děkuji za slovo. Krátce bych zareagoval na předřečníka pana kolegu poslance Zemka, který tady uvedl, že nebude další podpora fotovoltaických elektráren.

Nevím, jak, prostřednictvím pana předsedajícího, vy, pane kolego, ale já to pokládám za další podporu, další bonus navíc těm, co to provozují, kteří na úkor ostatních občanů ve společnosti, kteří platí vysoké ceny za elektrickou energii, budou dostávat ještě další finanční bonus. Já to tedy takto vidím. Děkuji. Musím opět reagovat.

Pak tam máte složku regulovanou. A to nejsou pouze fotovoltaické elektrárny, bavíme se o podporovaných zdrojích.

To jen pro vaši informaci. Ano. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Igora Nykla. Pěkné dopoledne. Děkuji za slovo. Údaje, které tam padaly, byly pro mě šokující.

Dokonce tam padlo jejich jméno. Bylo to tam jasně řečeno. Další faktická poznámka není. Prosím pana poslance Lanka.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, ono se tady poslední dobou hodně mluví o tom, jak se vlastně stalo, že začal solární boom v České republice, kdo za to může, kdo to způsobil a tak podobně. Já jsem to tehdy poměrně intenzivně sledoval, i když se přiznám, že vlastně z druhé strany barikády coby novinář.

To znamená, že výsledný účet je 1 bil. korun, tedy tisíc miliard. Pojďme si říct, jak se to stalo, abychom už stejné chyby neopakovali.

On tento zákon byl sice poměrně nekvalitní, ale svoji vinu na solárním boomu nese i minulé vedení Energetického regulačního úřadu, kvůli kterému ovšem nikdo žádnou dozorčí radu tenkrát zřizovat nechtěl.

Ten nekvalitní zákon umožnil bývalému vedení Energetického regulačního úřadu nastavovat ceny velice volně. Přestože byla právě zněním zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, meziroční možnost korekce výkupních cen ze strany Energetického regulačního úřadu omezena, nastavil regulátor způsob výpočtu podpory výkupních cen dokonce nad rámec toho, co chtěl zákon.

Mezi další pochybení Energetického regulačního úřadu patří způsob, jakým uplatňoval svoji pravomoc vydávat vyhlášky.